Možnost vyjmout z působnosti směrnice o EIA ty projekty, které byly přijaty zvláštním zákonem.

Takže přítomní tam viděli dokonce některá ustanovení přijatého usnesení, které si myslím, že by mělo být odrazovým můstkem pro případné řešení a případné usnesení i tady ve Sněmovně, pokud pustíte program.

A že je to velmi nebezpečný a riskantní krok, že mu nedává příliš šanci. Ten článek pro výjimečné situace je určen pro přírodní pohromy a katastrofy. Osobně se domnívám, že dávno měl sedět v Bruselu pan premiér a pan ministr Brabec a nevracet se dříve, než s Evropskou komisí vyjedná řešení této krizové situace, což se dodneška nestalo.

Tak dámy a pánové, po zkušenostech s těmi dalšími aktéry tiskové konference a jejich právním vědomím, tak přece jenom bych tvrdě apeloval na to, aby tím garantem směrem k Evropské unii bylo Ministerstvo pro místní rozvoj. Já jsem si jen zatím předběžně prošel i podklady, které mi poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj v této záležitost, a vzhledem k tomu, že skutečně to tady část Sněmovny nezajímá, tak už jenom zkráceně. Když tak ať paní ministryně potom řekne, že se mýlím, ale vycházím z toho, že skutečně nepředloženými, nepředjednanými kroky můžete způsobit zastavení čerpání pro všechny operační programy. Že dokonce možná můžete ohrozit vyúčtování a proplacení řady programů z minulého období. V té odpovědi, která je také z března, také 21. března 2016, tak veřejnost žije v domnění, že vládě se podařil, co se týká evropských fondů, čerpání, zázrak na poslední chvíli a že do nějakých deseti miliard se podařilo vyčerpat úplně všechno. Kdo z vás ví, že v té době, kdy to MMR odpovídalo, tak ještě nebyly certifikovány, uznány, možná se ta situace jenom v resortu dopravy, akce za 27 miliard korun, a nelze vyloučit, aspoň podle mého názoru, a rád se budu mýlit, rád se budu mýlit, že k tomu fatálnímu průšvihu by se mohlo přidat i vypořádání projektů z minulého programového období. Takže na závěr vám znovu připomenu to, co jsem říkal na samém začátku. Domnívám se, že v kauze EIA došlo k fatálnímu manažerskému selhání zejména ministra životního prostředí Brabce. Je to v ostré kontradikci s tím, co sliboval pan vicepremiér Babiš voličům, že dosadí místo nemehel schopné manažery a tak. Jak jste tohle mohli dopustit, je naprosto neuvěřitelné. Co jste dělali ty dva roky a půl, téměř, co jste u vlády, a proč teď na poslední chvíli? Tak proč jste nepřišli při té novele zároveň s nějakým nástinem řešení? A pan ministr, to jsem vám tady doložil, že sdílel názor i předchozích ministrů, že to prostě vyřešíte. Jak je možná, že vláda se tomu nevěnovala?

Proč jste to nechali až takhle daleko dojít? Děláte si z lidí srandu nebo co?

A odmítám jakékoli pokusy o to, že teď budete říkat, že za to může Brusel, že uplatňuje retroaktivitu. Tam jste seděli a tam jste měli vyjednat ty klíčové podmínky při schvalování a certifikování programovacího období roku 2016. A co se týká, co jsem říkal naposledy. Vláda a ministři manipulativně informují veřejnost o skutečném rozsahu kauzy a jejích dopadech. Tady jsem to dokládal. Jenže ta realita skutečná je tohle. Tohleto je to skutečné, to, co jste udělali. Je to opravdu velmi vážný problém. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Dámy a pánové, dobrý den, děkuji za slovo. Mé vystoupení nebude tak dlouhé jako kolegy Laudáta.

Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.